55. Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky Tento bod byl přerušen před ukončením podrobné rozpravy. Prosím paní navrhovatelku, paní poslankyni Němcovou, a pana ministra zahraničních věcí, ano, oba jsou zde, a ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, jestli se pamatujete, tak právě z našeho podnětu došlo k onomu přerušení před koncem podrobné rozpravy. Dnes jsme na poslaneckém klubu velmi pečlivě jednotlivé návrhy posoudili. Nejde o žádnou legraci nebo o něco velmi lehkého. Je to doopravdy podle našeho soudu téma, které je velmi závažné.